Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. V tuto chvíli mám tady tři oznámení ohledně vydání náhradní karty. Paní poslankyně Balaštíková má náhradní kartu číslo 2, pan poslanec Ivan Bartoš má náhradní kartu číslo 6 a paní poslankyně Oborná má náhradní kartu číslo 8. A pan ministr Dan Ťok má náhradní kartu číslo 10.

Z jednání Poslanecké sněmovny se dnes omlouvají také členové vlády.

A nyní... Paní poslankyně Valachová si přála vystoupit? A já vás poprosím o klid. Poprosím vás o klid, abychom paní poslankyni slyšeli.

Nyní mi dovolte přečíst ještě další poslance, kteří budou hlasovat náhradními kartami. Číslo 5. Pan poslanec Luzar má náhradní kartu číslo 5 a pan poslanec Aleš Juchelka má náhradní kartu číslo 4.

Poté bychom případně projednávali další body dle schváleného pořadu body z bloku zákony druhého čtení a dále body z bloku zákony první čtení.

A na závěr jedno organizační sdělení.

Upozorňuji, že následně vystoupí prezident republiky. Přehled zbývajících bodů k projednání vám byl rozdán na lavice.

Nevidím nikoho, takže budeme... Takže pan předseda Michálek. Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Vážené dámy, vážení pánové, já předkládám za náš poslanecký klub návrh, abychom za bod 102 dnešního programu jednání zařadili bod 28, který se týká platů ústavních činitelů, a to z toho důvodu, aby zástupci vlády ČR měli možnost představit svůj návrh ještě předtím, než se rozjedeme na prázdniny, protože hrozí, že se to jinak nestihne. A dál za bod 102 navrhuji, aby se zařadil nový bod schůze, a to sněmovní tisk 50, změna zákona o registru smluv, který se týká rozšíření registru smluv na obchodní společnost ČEZ a další státní a městské firmy. Pardon, ještě jednou. Bod č. 50? Sněmovní tisk 50, aby se tam zařadil jako nový bod schůze za bod 102.

Takže máme tady celkem tři návrhy. Tak, prosím.

Je to po konzultaci s ředitelem Úřadu průmyslového vlastnictví.

Zeptám se... Dobré odpoledne. Já jsem tady zaznamenal nějaké...